O tomto problému svědčí i vyšší počet zjištění Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí u kontrolovaných vín a jejich výrobců.

Samotní vinaři už považují tuto situaci za závažnou.

Pokud není výsledek kontroly v této lhůtě znám, uvědomí v této lhůtě inspektorát místně příslušný celní úřad o prováděných kontrolních úklonech a závazné stanovisko vydá bezodkladně po vyhotovení protokolu o kontrole.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, všechny tyto pozměňovací návrhy byly projednány na společném jednání Ministerstva zemědělství a Svazu vinařů České republiky za účasti Státní zemědělské a potravinářské inspekce a byl s nimi vysloven souhlas. Děkuji za pozornost. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Neeviduji takovou žádost, končím tedy obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou, do které již avizoval svoji přihlášku pan poslanec Vozdecký. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji panu poslanci Vozdeckému. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dovolte, abych vás stručně a formálně seznámil také s návrhem usnesení zemědělského výboru z jeho 6. schůze dne 16. dubna 2014, kdy zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově náměstka ministra zemědělství J. Šnejdrly, zpravodajské zprávě Petra Bendla a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 86, schválit, a pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Děkuji panu zpravodaji za seznámení s usnesením zemědělského výboru. Jestliže tomu tak není, končím podrobnou rozpravu ptám se pana ministra, případně pana zpravodaje, jestli mají zájem o závěrečné slovo. Nemají zájem. Tím pádem končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

Nyní bychom měli pokročit dalším bodem a to je přerušený bod Zpráva vlády o vývoji kritického stavu nezaměstnanosti v České republice. Nicméně kromě toho ve 12.30 upozorňuji ctěné kolegy a kolegyně, že máme napevno zařazeny volební body, kterým se budeme muset věnovat.